Je tedy nefér říkat, že sociální demokracie v minulých letech neudělala pro vývoj důchodového účtu nic. Ona ho dvakrát zhoršila. Se svými koaličními partnery. Politickým rozhodnutím došlo k dvojnásobnému zhoršení projekce, politickým rozhodnutím, a že došlo k zastropování namísto onoho automatu, který předtím platil, a že došlo ke změně valorizačního vzorce. To je politické rozhodnutí, které ale musí být vyváženo jiným politickým rozhodnutím, jak učinit ten účet udržitelným, když evidentně udržitelný není, a vláda si je toho vědoma. No prosím, my netvrdíme, že jsme nositeli jediné pravdy.

Bylo politicky legitimní a bylo vaším právem, když jste získali parlamentní většinu, tento náš model zrušit, ale co už politicky legitimní není, za celých dalších pět let neudělat vůbec nic, přestože jste si jasně vědomi dalšího vývoje veřejných financí, neboť to sami píšete ve svých vládních materiálech, že to tak je.

Váš přístup je mimořádně neodpovědný, mimořádně nefér zejména k mladší generaci. Nemá smysl bavit se o tom, jak moc budou důchody spravedlivé, když nám hrozí, že vůbec nebudou. Děkuji, pane předsedo. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hezké dopoledne. Dovolte, abych shrnula a reagovala na některé příspěvky.

No protože to je koncepční změna a protože si myslím, že koncepční změny by měly být diskutovány v komisi pro spravedlivé důchody. Proto jsme se rozhodli pro jiný systém valorizace a ty koncepční věci budou předmětem jednání naší důchodové komise. Co se týká dotazu pana poslance Bauera prostřednictvím pana předsedajícího, že my se chceme jenom před volbami do Evropského parlamentu chlubit, a proto zvedáme důchody. To není pravda.

Snažíme se to dělat takovým způsobem, aby to bylo právě fiskálně odpovědné. Že jsme nic neudělali za předchozí vlády?

A my chceme koncepční změny. My jsme říkali, na konci funkčního období vlády chceme, aby důchod byl 15 tisíc korun. To je naše představa důstojného, spravedlivého důchodu. Ještě jednou k dotazu pana předsedy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, co je spravedlivý důchod.

Ale ta spravedlnost musí být zajištěna mezigeneračně.

Dámy a pánové, prosím o ztišení, ať paní ministryně může pokračovat. Co se týká reformy, kterou předvedla předpředchozí vláda, ta pravicová vláda, tak co byly výsledky? Není pravda, že to je řešení udržitelnosti důchodového systému.

Takže toto nejsou řešení, která my si představujeme. Co se týká příjmů důchodového systému, tak my to velmi intenzivně řešíme. Dneska ji Ministerstvo financí připravuje. Sociální demokracie dlouhodobě navrhuje a řeknu to zjednodušeně bankovní daň. A souhlasím s tím, že zdanění práce a spotřeby není tou správnou cestou.

Já se těším a doufám, že se nám podaří najít řešení, co se týká těch nespravedlivých důchodů žen. Myslím, že komise pracuje dobře, že pracuje opravdu věcně, a uvidíme, jestli se nám příští týden podaří dojít k nějakému návrhu. A poslední moje poznámka, co se týká udržitelnosti důchodového systému. Samozřejmě je to velmi závažná otázka, ale také je potřeba si říci ta čísla.

A víte, jaký je průměr Evropy? 8 %. Takže náš důchodový systém je i přes rekordní navyšování stále v dobrých číslech.

A to je potřeba si říct. Přesto je velmi důležité se zabývat fiskální udržitelností důchodového systému. My jako sociální demokracie, jako vláda přicházíme s vlastními návrhy, ale náš systém není neudržitelný.